Uvedené problémy se nejvíce týkají malých obcí bez vlastního nebo jen s velmi omezeným úředním aparátem. Je to velmi důležité, tento bod navrhuje trvalou výjimku pro malé obce, ne dvouletý odklad. Připomínám, překládám ten právní text do srozumitelného jazyka českého. Je to návrh na trvalou výjimku pro všechny obce, které nejsou obce s rozšířenou působností, a logicky i na příspěvkové organizace těmito malými obcemi zřízené, případně právnické osoby, kde mají buď samy, nebo s ostatními většinovou či stoprocentní majetkovou účast. Sedmý bod pozměňovacího návrhu.